Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Lenka Dražilová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Cílem této dávky je umožnit osobě pomoci nakoupit si služby na zajištění základních životních potřeb od laika, většinou rodinného příslušníka, či profesionála, co nejdéle setrvat v přirozeném domácím prostředí, a jeli to nezbytné, tedy v případě, kdy pomoc již není možné zajistit pomocí terénních služeb, je tento příspěvek jedním ze zdrojů na financování pobytových služeb.

Bylo to ze senátní iniciativy a projednávali jsme zvýšení příspěvku na péči čtvrtého stupně.

Předkládaný poslanecký návrh a já si opravdu velmi vážím toho, že ho podávají zástupci šesti poslaneckých klubů navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti tři a čtyři.